Bohužel se zdá, že má celou řadu problémů, které bychom měli řešit. A já myslím, že by zasloužilo podporovat vědu, aby konečně hledala nějaký nový způsob výroby energie, který by tyto problémy vyřešil.

Dámy a pánové, záchranu pro tohle všechno si slibuje Zelená dohoda.